Pokud opakovaně vznikne. Opětovně, nadále. Třikrát? Co to je nadále? Co to je opětovně? To je pak ještě zase jednou? Pokud někdo takto činí a porušuje tuto povinnost, je kontrolující tedy oprávněn vstoupit do jeho obydlí podle zákona o kontrole, čili on si může nějak vymoci ten vstup. To víme dobře.

Dochází k porušení zákona, které nelze prokázat. Vycházíme z toho schématu ven, dál se nic neděje.

Jistě si asi myslíte, že je vymůžete, jistě si myslíte, že budou účinné, že odvrátí další, aby takto činili.

Co se stane? To tady nemáte, pane ministře, ošetřeno. To tady nemá pan ministr ošetřeno. Kdo se těm lidem omluví?

To tady nemáte.

Jenom tím chcete strašit lidi a zaplevelovat systém našich zákonů takovýmto zbytečným paragrafem.

To znamená, nezavádějí se nízkoemisní zóny. Děkuji.

Já bych tady nechtěl řešit tu komplikovanou vazbu případných prohlídek, čím se doma topí, ono je to docela složité téma. Ale na druhou stranu pan ministr tady ve své úvodní řeči řekl, že se ptal ústavních právníků a ti mu řekli, že to je v souladu s ústavním právem, jak aspoň já jsem to pochopil.

Děkuji.